Děkuji, pane místopředsedo.

Já jsem si pro tyto účely vyžádala od Bílého kruhu bezpečí, protože statistiky nemáme bohužel dostatečně spolehlivé, kvalifikovaný odhad počtu takových zvlášť zranitelných obětí.

V praxi jsem se s tím opakovaně setkávala.

Proto vás prosím o podporu tohoto pozměňovacího návrhu. Nikoho dalšího nemám přihlášeného do rozpravy. Nehlásí, rozpravu končím. Není tomu tak.

Můžeme tedy začít, pane zpravodaji. Děkuji za slovo.

Dodávám, že nebyly podány.

A jako poslední hlasování by bylo hlasování o návrhu zákona jako celku. Není tomu tak. Nechám schválit proceduru v hlasování číslo 378.

Děkuji vám. Procedura byla schválena, můžeme začít prvním pozměňovacím návrhem.

První pozměňovací návrh je návrh A1 ústavněprávního výboru, který zpřesňuje definici trestného činu. Stanovisko garančního výboru je doporučující. Pan ministr?

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat. Můžeme pokračovat, pane zpravodaji.

Stanovisko garančního výboru je doporučující.

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Další návrh. Jsou to návrhy paní poslankyně Peckové, která ruší podmínění poskytnutí výčtu informací obětí její žádostí o jejich poskytnutí. Stanovisko garančního výboru je nedoporučující. Pan ministr?

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Další návrh. Nyní budeme hlasovat o návrhu pod písmenem C, což je návrh paní poslankyně Válkové, která zavádí nárok zvlášť zranitelných obětí podle zákona o obětech trestných činů na právní pomoc poskytovanou zmocněncem bezplatně. Stanovisko garančního výboru je doporučující. Pan ministr?

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat. Další návrh.

Pan ministr?

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat.

Děkuji, pane zpravodaji. O všech návrzích bylo hlasováno.